Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Miroslava Kalouska. Má někdo jiný návrh na osoby ověřovatelů? Jestliže tomu tak není, tak budeme hlasovat. A já vás tedy opravdu poprosím už o klid v sále, a abyste se usadili na svých místech.

Kdo je proti? Hlasování číslo 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 26. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Miroslava Kalouska. S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Okleštěk.

To je k omluvám pro tuto chvíli vše. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 26. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Návrh na volbu náhradníka Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky zařadit do bloku volebních bodů, s tím, že tento bod lze projednat ve variabilním týdnu, tj. od úterý 12. 2., kdy budou splněny zákonné lhůty;

Tento návrh bere zpět skupina předkladatelů, čiže o tomto návrhu již nebudeme hlasovat.

Tak, to je z mé strany vše. Určitě jste mě všichni pozorně poslouchali, ale pan poslanec Růžička ruší svoji omluvu, je přítomen. Já vás opravdu poprosím o klid, protože budeme projednávat pořad schůze. V tuto chvíli mám přihlášky s dvěma přednostními právy. Jako první místopředseda Tomio Okamura.

Opravdu už poprosím o klid. Máte slovo. Teď jsem to říkal. Vážené dámy a pánové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na jednání Poslanecké sněmovny s názvem Německé válečné reparace.